Ve 14 hodin přeruším projednávání tohoto bodu. To je organizace, která se snaží o to, aby tato planeta byla i v budoucnosti obyvatelná.

Podle mých informací, které mám, bychom měli pokračovat v projednávání tohoto třetího bodu. Je 14 hodin, takže máme tady

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní poslankyně Jana Pastuchová a zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec David Kasal. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Paní poslankyně Richterová není přítomna v jednacím sále a nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy. Já obecnou rozpravu končím. Máte zájem o závěrečná slova? Asi ne, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Paní poslankyně Pastuchová, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji paní poslankyni.

Je tímto načítám a děkuji. Děkuji. Do podrobné rozpravy nemám zatím nikoho dalšího přihlášeného.

Ten návrh byl stažen, takže nebudeme hlasovat. Do podrobné rozpravy nemám nikoho dalšího přihlášeného. Končím podrobnou rozpravu. Není. Nejsou tady žádné návrhy... Ano, to jsem pochopil. To jsem pochopil, proto říkám, že nemám nic, o čem bych nechával hlasovat. A já končím druhé čtení tohoto návrhu. Přeji vám pěkný den.